Systém, je otázka, jestli je skutečně efektivní, pokud přináší dodatečné náklady na straně podnikatelů ze zhruba výnosů do státního rozpočtu. Systém jednoznačně ukončil podnikání některým živnostníkům, ta první a druhá vlna.

Tento návrh proti takovým lidem bojuje. Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů vycházím ze zprávy malého a středního podnikání za rok 2016 byl 99,8 %.

Já vím, že ta třetí čtvrtá vlna se netýká všech těch, které jsem tady teď přečetl. Týká se zhruba 300 tisíc lidí.

A tento návrh k tomu rozhodně nepřispívá. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, děkuji. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, slyšeli jsme tady skvělé slohové cvičení. A už jsem na to přišel. Je to díky těmto slohovým cvičením, budu se muset polepšit, napříště si je také připravit. Ale to jsem vám nechtěl říct.

Takže to není tak, jak nám tady kolega předesílal.

Uvidíte, že úspěch se dostaví. Chce to čas, chce to trpělivost a naučit se vše kontrolovat, všechno poběží ke zdárnému konci. A ještě jenom naposled.

Děkuji. Nyní bych přečetl dvě omluvy.

Takže pan poslanec Kalousek.

Poukázal na to i Nejvyšší kontrolní úřad.

Děkuji.

Takže aby to bylo do záznamu.

Omlouvám se, my jsme tady zkoumali tu omluvu. Omlouvám se. Omlouvám se já, pane předsedající, že jsem to nezdůraznil.

Takže máme tady procedurální návrh, abychom přerušili rozpravu do té doby, než Ministerstvo financí předloží analýzu dopadů.

Máme tady procedurální návrh pana poslance Kalouska, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do té doby, než Ministerstvo financí předloží analýzu dopadů.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictví zareagoval na pana kolegu Bláhu. Já jsem tady nemluvil o tom, že mají nízký podíl na ekonomice, já jsem tady mluvil o tom, že těch 7 % je podíl na šedé ekonomice. Naopak jsem tady přečetl údaje ze zprávy o malém a středním podnikání, z kterých jednoznačně vyplývá, že malé a střední podnikání je základním motorem naší ekonomiky, a proto bychom si ho měli vážit. Šedá ekonomika a ekonomika je rozdíl. A nyní mi tady dorazila tedy písemně ta správná omluva. Mám tady další faktickou poznámku.